Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Ta písemná interpelace je tady už další dobu. Bylo to přerušeno do přítomnosti pana premiéra, takže my bychom rádi slyšeli, jestli se pan premiér dostaví, nebo nedostaví.

Nyní se přihlásil s přednostním právem pan předseda Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, interpelace pana kolegy Nachera byla podána někdy v březnu, vypořádána byla v červnu, do Sněmovny se dostala v září. V podstatě dnes se zase dozvídáme, že pan premiér nepřijde. Podle mého názoru to je precedentní rozhodnutí tím, že jak řekla paní předsedkyně Schillerová, v ústavě, v zákonu o jednacím řádu, je napsáno, že čas od 9 do 11 hodin je vymezen na písemné interpelace. Takže když pan premiér nebude chodit už do konce roku, tak se vlastně přeruší na základě většiny ve Sněmovně, 108 hlasy, a my budeme začínat v 9 hodin ráno. Nám nejde o přestávky, ale o vypořádání písemných interpelací, na které pan premiér nechodí. Já teď nebudu spekulovat, jestli úmyslně, nebo neúmyslně, aby koalice mohla začít v 9 hodin ráno. Ale my jako opozice přece nemůžeme tady trpět to, že pan premiér nebude chodit na písemné interpelace, byť je jenom jedna. To prostě je jeho povinnost a je to věc, která je daná zákonem. Takže já tady apeluji na pana premiéra, aby začal chodit do Sněmovny. To jsou věci, které prostě i on musí dodržovat. To znamená, že my si žádnou přestávku nevezmeme, my žádnou přestávku nechceme. My chceme, abyste dodržovali zákon, to znamená, že od 9 do 11 hodin budou probíhat písemné interpelace. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, byl jsem informován o tom, že pan premiér dorazí až po 11. hodině.

Já vám neberu právo vzít si přestávky.

Bohužel, úplně se vám vždy věřit nedá. Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo.

To je velká zátěž v době předsednictví, vypořádat jednu jedinou písemnou interpelaci? Jednu jedinou písemnou interpelaci! Takže já znova opakuji, nebudu si brát žádnou přestávku, tento čas je vymezený písemným interpelacím. Teď jsme se tedy na mikrofon dozvěděli, že nepřijde vůbec.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ale, ale...

Kolega Nacher tu interpelaci může položit, aby to bylo jasně řečeno tady na mikrofon, dnes ve 14 hodin v rámci ústních interpelací.

Navrhuji, aby teď z důvodu nepřítomnosti omluveného pana premiéra byl bod Odpovědi na písemné interpelace přerušen do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Nyní tedy je procedurální návrh, který bychom měli bezprostředně hlasovat. Takže prosím.